Ale my se ještě musíme poradit nad tím vaším postupem, to znamená, očekávám, že to bude zítra samozřejmě.

Přitom já bych čekal, že vy se nebudete stydět za to, že chcete okrást 3,5 milionu důchodců.

Děkuji.

Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Už jsem se trošku bála, jestli mě nevykážete z místnosti. No, neuvěřitelné, co se tady stalo. Neuvěřitelné!

Včera nám tady zase říkal něco pan ministr Jurečka o rozjetém vlaku. Moc jsem toho neslyšela, pomalu jsem nevěděla, na co bych tam reagovala.

Nepokřikujte na mě. Kdyžtak poprosím paní místopředsedkyni, aby zjednala nápravu. Nepokřikujte na mě. Pak jsme tady zažili jakýsi náznak vašeho...

A tak bych mohla pokračovat. Měla jsem to už dneska přes hodinu, hodinu a půl jsem tady měla na toto téma projev.

A když to konzultuji se svými zkušenými kolegy, kteří jsou tu třeba několikáté období, tak říkají, že něco takového nezažili. Bezesporu budete. Nicméně vám mohu říct, že po tomto, co jste udělali, skutečně my nemáme zájem v tuto chvíli začít načítat v rámci podrobné rozpravy. Děkuji vám. Děkuji.